Pan poslanec Faltýnek vyzývá k věcné odborné debatě. A já jsem pro. A dneska se budu snažit mít konkrétní připomínky i konkrétní dotazy a těším se na odpovědi. Podle vládní propagandy, já to neumím jinak nazvat, má projekt EET tři cíle: snížení šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí a zvýšení výběru daní bez zvýšení sazeb či rozšíření základů daně.

Já to pak podrobně vysvětlím. Považuji to pouze za marketingový projekt hnutí ANO, kterým se snaží dohnat to, že zatím tato Sobotkova vláda plní především levicový program sociální demokracie.

Taky jsem byl vládní poslanec, který byl členem koalice, a velmi těžko se mi někdy hlasovalo pro dohodnutý koaliční kompromis.

To ale v České republice díky volebnímu systému není možné, takže vznikaly a vznikají koaliční vlády a tím pádem vznikají i koaliční kompromisy a já to nepovažuji za sprosté slovo.

A mluvím zrovna o jednom těžkém koaličním kompromisu, kdy mně osobně se velmi těžko mačkalo tlačítko ano a zvedala ruka u toho. Ale vy jste to vědomě prodloužili.

A když tady leží návrh zákona od července loňského roku, tak jsme ho ještě nepustili ani do prvého čtení. Takže ta kritika může být. Současně vám nabízíme možnost, abyste spolu s námi některá opatření odstranili nebo změnili, snížili daně, ale vy jste sami proti. Takže nemůžete současně říkat, nebo můžete, ale nemá to logiku, že kritizujete například zavedení solidární přirážky, a když ji chceme zrušit, tak jste proti, a případně když má účinnost končit, tak to vědomě svým hlasováním prodloužíte.

Myslím si, že pro nás, pro náš politický úspěch a pro to, abychom získali větší podporu veřejnosti, by bylo nejlepší, kdybychom umožnili schválení zákona o elektronické evidenci tržeb, aby se naplno projevily nedostatky, slabiny, rizika tohoto projektu. A my tomu přesto bráníme.

Vy říkáte, že jste pro, na druhé straně mnohým z vás vyhovuje, že to opozice blokuje, a tudíž zákon není účinný. Vzpomeňme si, kdy to mělo platit.

O tom se už příliš nemluví.

Letos budou volby. Ten důvod je jednoduchý. My bychom to možná i udělali, kdybychom tím nevystavili statisíce drobných podnikatelů a živnostníků do role pokusných králíků. Nechceme se přihlásit k názoru, že čím hůře ve státě, tím lépe pro opozici.

Za prvé, to říkal minule, že se jedná o revoluční projekt. Za sebe jako konzervativní politik říkám, že se bojím a obávám revolučních projektů. Já nechci žít ve státě, kde naše životy řídí stroje. To skutečně nechci. A pak říkal pan ministr, že jeho cílem jsou nízké daně. Tak ho vyzývám k tomu, abyste pustili naše návrhy na snížení či zrušení daní a abyste hlasovali pro. A je možné, že levicoví poslanci neumožní schválení tohoto zákona.

Druhá část vystoupení se bude snažit vyvrátit mýtus, že tento zákon bojuje s šedou ekonomikou. Třetí část mého vystoupení se pokusí vyvrátit mýtus, že EET přispěje k narovnání podnikatelského prostředí. Čtvrtá část mého vystoupení se pokusí vyvrátit mýtus, že EET povede k vyšším daňovým příjmům státu a veřejných rozpočtů. V poslední, páté části budu mít dotazy a výhrady k jednotlivým paragrafům a konkrétnímu znění zákona.

Týká se to všech ministerstev, ústředních orgánů státní správy a jejích složek. Podle všech podkladů a i z vystoupení pana ministra financí i z dnešních slov vyplynulo, že ten IT projekt bude dražší než 6 milionů korun.

Pokud ne, tak proč.